Poté bychom případně pokračovali v projednávání bodů dle schváleného pořadu schůze.

Děkuji. A ještě někdo k pořadu schůze? S přednostními nevnímám, to znamená, že přistoupíme k přihláškám. K návrhu na změnu schváleného pořadu se hlásí paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, můžete se ujmout slova. Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych nejprve zdůvodnila svůj návrh přidání bodu do programu schůze. Včera jsme vás tu naše paní předsedkyně vyzvala, abyste se omluvila za nemístná slova.